Já se hlásím do rozpravy. Vážené paní poslankyně, poslanci, vážený pane předsedající.

Jak tady dnes zaznělo, jsou tady samozřejmě výhrady, jsou tady pozitiva, negativa.

Budeme tam mít 13 zástupců a v rámci toho podvýboru se mohou zúčastnit i další poslanci, kteří nejsou členem. Chtěla bych říct, že v minulosti jsme tady předkládali například návrh na to, aby se vracely finanční prostředky v rámci emisních povolenek, kde jsme i jasně řekli, že by byla nějaká vázanost třeba i prostřednictvím ministerstva, a tak dále. Přesto je jasné, že pokud se to někdy dotýká jednotlivých krajů, vždycky každý tady nahlíží na to jako na celek.

A s tímto usnesením se půjde i na vládu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Pan senátor mě žádal o závěrečné vystoupení, takže prosím.

Děkuji za slovo.

Stojím tu dnes před vámi jako představitel Karlovarského kraje, kraje, který je dlouhodobě opomíjen, kraje, který je na konci téměř všech žebříčků v České republice, kraje, který má nejnižší mzdy, nejméně vysokoškolsky vzdělaných lidí, nejnižší výkon ekonomiky, ale zato nejvíce exekucí; kraje, který v mnoha ukazatelích stále klesá níž, kraje, u kterého se dlouhodobě nedaří tyto trendy vůči zbytku republiky změnit. Stát jako takový v tomto dlouhodobě selhává, bohužel, a nůžky mezi regiony se stále více rozevírají. Jsem z kraje, kde díky tomu klesá důvěra v demokracii, kde je velmi nízká volební účast, jsem z kraje, kde Parlament má velmi malou důvěru. Jsem z opomíjeného pohraničního kraje, kde lidé často nevěří, že demokracie může cokoli změnit, protože ti v Praze pořád něco slibují, své sliby ale neplní, situace je stále horší a padáme níž.

Prosím, pokračujte.

A také krajem, jehož nemalou část, Sokolovsko, čeká transformace spojená s koncem dobývání uhlí. Takových regionů se specifickými problémy je v České republice víc.

A jsem rád, že i dolní komora se bude problematice našich převážně uhelných regionů věnovat. Velmi to vítám, děkuji a vítám to, že celý Parlament tím podle mého názoru vyslal jasný signál, že problémy těchto regionů vnímá a chce se jimi zabývat. Konečně se dostávám k tomu, proč to všechno říkám.

Senát drtivou většinou přijal pozměňovací návrh, který navrhl a schválil ve své druhé schůzi již zmíněný senátní podvýbor pro regiony v transformaci, který je složen ze senátorů, kteří pocházejí z těchto regionů a situaci v nich znají.

Touto úpravou se napravuje tato nespravedlnost a pomůže se navíc dlouhodobě ekonomicky nejslabším krajům. Peníze se vrátí tam, odkud pocházejí. Nejde o žádné obrovské částky. Pro Karlovarský kraj to znamená přibližně 45 milionů ročně, pro Ústecký zhruba 160 milionů ročně. Ve státním rozpočtu jde o drobné, ale pro kraje jsou to významné částky Pokud, kolegové, potřebujete něco řešit, řešte to v klidu nebo mimo sál.

Myslím si, že i zde by mělo platit, že větší část poplatků za vytěžený nerost by měla skončit v regionech, kde těžba probíhá, a ne ve státní pokladně, jak je tomu dosud. Senátní verze novely napravuje i tuto nespravedlnost. Chci vás požádat, abyste zvážili schválení zákona ve znění senátních pozměňovacích návrhů. Pro tuto změnu hlasovala drtivá většina senátorů napříč politickým spektrem a napříč republikou.